V tomto ohledu tedy nelze než pozměňovací návrhy, které byly předloženy, přivítat.

Děkuji za slovo.

Tak já bych chtěl jen připomenout ten pozměňovací návrh.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu pod číslem 7902, kde do volebního zákona vkládám definici koalice a možnost zakládání poslaneckého klubu pro koalice. Změna volebního zákona a snížení kvora pro vstup koalic do Poslanecké sněmovny může způsobit situaci, kdy se do Poslanecké sněmovny dostane více subjektů. Tyto koalice se mohou rozpadnout ihned po zvolení, ale také by měly mít možnost zůstat koalicí po celé následující volební období včetně založení svých poslaneckých klubů. A to jim umožňuje právě můj návrh. Je nedostatkem zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, že definici koalic vůbec neobsahuje, jen s tímto pojmem pracuje, i když jde o zásadní záležitost.

Je třeba mít připravenou legislativu pro tyto případy, aby právě nedošlo k praktickým a výkladovým problémům. Jedná se i o velkou finanční úsporu. Pokud by se koalice více stran rozpadla hned po vstupu do Poslanecké sněmovny, mohlo by to znamenat vznik více poslaneckých klubů, než je v tomto volebním období, a tedy i zvýšené finanční nároky na státní rozpočet. Poslanecká sněmovna by v čase, kdy se občané České republiky musí uskromňovat, měla jít příkladem a zbytečně nenavyšovat spotřebu finančních prostředků na provoz příliš mnoha poslaneckých klubů. Děkuji za podporu.